To je přece koncepční odpověď na to, co se děje. Co je vlastně tedy koncepce než to, že máme určitou celkovou představu a do té zasazujeme ty konkrétní reakce? Tady někdo řekl, že my reagujeme pouze na situace. Podívejte se, na situace musí reagovat všichni, protože tady málokdo tušil, že se bude muset reagovat na brexit a na konflikt na Ukrajině a já nevím. Ty události, které vidíme kolem sebe, prostě byly nečekané. Prostě ty události na nás většinou padají tak, že se nestačíme divit. Ale to neznamená, že nemůžeme být připraveni jednat. My musíme počítat s těmi alternativami, a proto prostě já si nepřipadám, že jsem zaskočený. Já si myslím, že ten prezident bude představovat určitou novou kapitolu vztahů, protože je vidět, že on má nové pohledy, ale to není něco, co by mě vedlo k děsu ani k panice. Myslím si, že v něčem dokonce ty nové pohledy mohou být docela potřebné, a počkáme si na to, jaké přesně budou. V této chvíli ještě nevíme mnoho věcí kdo bude ministr zahraničí, kdo budou ti další tvůrci americké politiky. Za Českou republiku jsme připraveni jednat. Máme celou řadu, velkou agendu s Amerikou, ve které chceme pokračovat. Tady zaznělo, to jsem se právě zlobil, že tady někdo řekl, že máme teď větší obchod s Amerikou než s Ruskem. Já to pokládám za dobrou věc, koncepční věc.

My pro to opravdu něco děláme, my tam dokonce zřizujeme, posilujeme ekonomická zastoupení v těch zemích, zrovna v tom Izraeli. Dokonce tam máme nového diplomata pro vědu a výzkum. A v těch dalších zemích, my tam dáváme lidi, aby nám to pomohli dělat. To jsou věci, které se nám vyplácejí.

Tady bylo řečeno, že jsme udělali řez v české zahraniční politice. Jaký řez jsme to tedy udělali? Ano, já souhlasím s tím, není všechno stejné, je to pravda, že naše politika není stejná, jako byla politika našich předchůdců. To vůbec netajím. První věc je třeba ta Čína, zdaleka ne jediná, protože já jsem nesouhlasil s tím, že máme zmrazené vztahy s Čínou. Já jsem nesouhlasil s tím, že s touto zemí...

Tehdy jsme byli šťastni, že Čína a její ekonomika drží vůbec to letadlo ve vzduchu. Takže si uvědomte, prostě bez Číny by se těžko zvládala i ta ekonomická a finanční krize. Tak si nehrajme na pokrytce. Právě proto, že máme dialog, který jsme předtím neměli, tak vůbec můžeme kritizovat. Ale opakuji, musíme to dělat tak, že se dodržují pravidla hry, a neděláme kroky, které jsou nesrozumitelné. A zaslouží si kritiku v řadě oblastí.

Takže ano, změnili jsme tuto politiku a podle mě je to daleko rozumnější, daleko efektivnější. A změnili jsme i jinak českou zahraniční politiku. Já vám řeknu úplně zjednodušeně, co jsem nesouhlasil. Tady v této zemi byly v minulosti hlasy v zahraniční politice, v roce 2003, dneska se k tomu už nikdo nehlásí, ale tady bylo plno těch, kteří říkali, že musíme zaútočit na Irák, že tohle je politika Západu, tohle má být evropský postoj. Kolik bylo těch, kteří tomu čelili?

Ale to nestačí.

Všichni víte, jak to dopadlo, důsledky toho sklízíme dodnes. Zcela rozvrácená země. Jak bychom potřebovali mít v Libyi partnera! No a nemáme ho tam, protože tu zemi najednou po našich skvělých těch nelze dát vůbec dohromady a my na to doplácíme obrovským způsobem. A co víc! Chcete slyšet jména těch, kdo to říkali? Já jsem korektní, pane kolego, takže já nechci někoho... To byla také česká zahraniční politika. Všechno se pokládá za politiku Západu. Já tvrdím, že to byla špatná politika. A dneska už to není politika Evropy. Když dneska říkáme, že nelze řešit věci tak, že tam budeme vtrhávat a nastolovat demokracii, tak tohle je dneska evropská politika. My dneska nejsme někdo, jako že jsme podivní. Já když toto říkám, tak to sdílím s evropskými partnery. Já nejsem mimo evropskou debatu, já nejsem ten, kdo odvádí zemi někam na Východ.

Co to je vlastně ten Západ? Pro mě Západ není...

Já teda ten Západ chápu jinak. Já ho chápu jako kritické prostředí, ve kterém se prosadí ti, co kriticky myslí. To je Západ pro mně. A naopak konformní postoje, ty tam podle mě naopak moc velkou cenu nemají, ani vás moc neberou jako partnera. A doufám, že tohle bude pro Západ platit i do budoucna. To znamená, já jsem kritický k určité části české zahraniční politiky minulosti a jsem schopen říct, k čemu a co se mi nelíbilo, a dá se dohledat, že jsem s tím tehdy nesouhlasil.